Opravdu přísahám, že nevím. Územní pracoviště jsou stanovena vyhláškou ministra financí.

Prostě probíráme to, řešíme to a jsme to schopni zvládnout.

Samozřejmě že na finančních úřadech, říkám otevřeně, se nebude snižovat 10 %.

Čísla žádná nepadají, ona to systemizuje, připravuje si podle představ.

Zatím toto je naprosto všechno a žádné jiné informace nemám. A mám velmi silnou pochybnost, že by jiné informace byly. Jak to vidíte?

Protože ta automatizace se mění. Legislativu zjednodušujeme. Takže to jsou všechno činnosti, které se prostě zefektivňují.

A vy mě interpelujete, což je v pořádku, já se tomu nebráním, jenom vám říkám, jaký je momentální stav věci. A ona to musí dělat.

Vážená paní ministryně, děkuji za odpověď.

To vám mohu říct už teď. Tak jsem to rozhodla, tak to bude. Protože nemá cenu, když tam nikdo nepřijde, ale nemluvím o nikom konkrétně. Teď se to mapuje.

Prosím, pane poslanče. Vážený pane ministře, původní idea vlády, tedy zajišťovat všechna stanoviště letecké záchranné služby státem, byla nakonec shozena pod stůl, což znamenalo vcelku zásadní zvrat v konceptu, který byl vládou poslední dva roky prezentován jako ten nejvhodnější. Dle posledních informací tedy ministerstvo připravuje zadání výběrového řízení na leteckou záchrannou službu celkem na osmi stanovištích. Bohužel z těch prezentovaných informací není jasné, jakým způsobem bude obsluhován Karlovarský kraj, tak aby byl plně pokryt.

Zda umístění stanovišť a doletové vzdálenosti ze Spolkové republiky Německo vyhovují včasnému doletu k pacientovi.

Já také děkuji a prosím pana ministra o odpověď.

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.